Pozměňovací návrh tedy bezprostředně souvisí s obsahem vládního návrhu v tom smyslu, že generátorem přidělování se budou přidělovat všechny insolvenční věci včetně návrhu na povolení oddlužení, které tvoří těžiště této agendy.

Děkuji za pozornost. Také děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já bych jenom poprosil, abychom teď hlasovali o tom, že projednáváme sněmovní tisk 71 ve znění sněmovního tisku 71/5, což je ono usnesení ústavněprávního výboru, které je vlastně neříkáme tomu komplexní pozměňovací návrh, protože to původní jsme neměnili, ale změnili jsme tam toho tolik, že abychom byli schopni se s tím vypořádat a aby bylo jasné, k čemu se návrhy podávají, proto jsme už minulý týden na výboru toto navrhli. Všichni s tím počítají, všichni je takto podávají, ale myslím, že formálně to musíme na začátku jednání v obecné rozpravě odhlasovat.

Já jsem chtěl podpořit ten návrh kolegy Bendy, který odhlasoval ústavněprávní výbor.

Děkuji.

Vidím žádost o odhlášení, takže vás odhlásím. Prosím, přihlaste se svými kartami.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat, tedy budeme pokračovat v projednávání. Vrátíme se do rozpravy. Já vám děkuji.

Vážený pane předsedající, ještě jednou děkuji za slovo. Jsem rád, že to předcházející usnesení prošlo, protože si jinak nedovedu představit, že bychom se dobrali nějaké smysluplné podoby finálního zákona. Já jsem velice rád, že jak na půdě podvýboru pro insolvenci, tak na půdě ústavněprávního výboru prostřednictvím mnoha pozměňujících návrhů se významně překopala ta původní vládní verze, kterou předložil pan ministr Pelikán a která, myslím, byla obecně velmi nepřijatelná.

Také jsou tam některé další, jiné rozumné návrhy.

Já mám někdy pocit, a viděl jsem to i na jednání podvýboru, že v průběhu projednávání této novely se trochu pozapomnělo, jaký je vlastně primární účel zákona o insolvenci. To si řekněme na rovinu, je to poměrné uspokojení věřitelů. Já jsem někdy slyšel návrhy, které možná dokonce i patřily na půdu třeba výboru pro sociální politiku, protože to je účelem každého buď minulého zákona o konkurzu a vyrovnání nebo nově zákona o insolvenci, a pokud se chce někdy i právem pomáhat, tak jsem nabyl dojmu, že některé návrhy dokonce ani nepatří na diskusi o novele insolvenčního zákona. Já už jsem tady na úvod řekl, že jsme si vědomi toho a jsme připraveni a je správné, abychom podali pomocnou ruku těm, kteří padli do dluhové pasti a dostali se do neřešitelných problémů mimo jiné díky nedostatečné legislativě v minulosti, na druhou stranu nynější novela nepomáhá pouze těmto lidem. My v podstatě nastavujeme pravidla i do budoucna i pro budoucí dlužníky. Proto je zásadní, aby tato novela uměla současně zamezit tomu, aby nová pravidla nezačali zneužívat různí spekulanti a lidé, kteří už v okamžiku, kdy se zadlužují, dobře vědí, že své závazky nikdy nesplní.

Já bych chtěl vyzvat všechny poslance, aby svá jednání přesunuli do předsálí, pokud neprojednávají tento tisk. Děkuji.

Já se obávám, že novela nejenže umožní zneužívání systému oddlužení, ale může posílit dluhovou recidivu a může vést k ještě větší nezodpovědnosti dlužníků, kteří byli dosud ochotni splácet své závazky, nicméně toto své rozhodnutí mohou změnit.

Tento člověk, který má bohaté zkušenosti se svými klienty, má na to velmi podobný názor. Konkrétně některé návrhy, které bych považoval za problematické.